94.

Své místo již zaujímá ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Stanislav Pfléger.

Ptám se pana ministra, zda má zájem o úvodní slovo není tomu tak. Otevírám rozpravu, ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil z místa, rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pan zpravodaj, pan ministr?

Dobrý den, pane místopředsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Poslanecké sněmovně tento návrh procedury: Hlasovat návrhy technických úprav, ty však nebyly předloženy.

4. Hlasovat pozměňovací návrh poslance Jaroslava Foldyny.